Cílem tohoto materiálu je snížit spoluúčast pojištěnců patřících do sociálně zranitelných skupin obyvatelstva na doplatcích na léky, léčivé přípravky, které jsou částečně hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Poté co je pojištěnec dosáhne, uhradí mu zdravotní pojišťovna částku, o kterou byl tento limit překročen.

My počítáme, že příští rok by měly vzrůst prostředky veřejného zdravotního pojištění tzv. nadvýběrem o 9 mld. korun a dále, budeli schválena další novela, která je tady připravena, o další 3,5 mld. Čili z 12,5 mld. a v těchto penězích již máme zakomponováno snížení těchto doplatků. Vážený pane předsedo, dámy a poslanci, návrh zvyšuje sociální citlivost systému veřejného zdravotního pojištění, a proto vás žádám o jeho podporu. Já vám děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Holík. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Cílem návrhu je snížení spoluúčasti pojištěnců patřících do sociálně zranitelných skupin obyvatelstva na doplatcích na léčivé přípravky částečně hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

To je zhruba všechno, podrobnější nechám do druhého čtení a na výbor. Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Pastuchová, připraví se paní poslankyně Marková. Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegové a kolegyně, dovolte mi krátce se vyjádřit k tomuto vládnímu návrhu. A předem říkám, že samozřejmě i dětem i důchodcům přeji co nejmenší náklady.

Tento návrh se totiž tváří jako sociálně citlivý, ale ve skutečnosti tomu tak není.

Bude se týkat také vysokopříjmových pojištěnců, kteří žádnou úlevu ze sociálních důvodů nepotřebují.

Tento návrh není doložen ani náznakem analýzy, která by alespoň otevírala možnost, že díky platbám je pro někoho nedostupná péče nebo léky. Je to nesmysl, protože i podle tohoto aktuálního návrhu je třeba doplatky nejprve zaplatit, a teprve následně je pojišťovna vrací. Přístup k péči to tedy rozhodně neomezuje.

Opravdu je to takto správně? Myslím si, že ne. Když něco kritizuji, měla bych nabídnout i variantu řešení.

V žádném případě podle věku. Podle informací Státního ústavu pro kontrolu léčiv se ročně plýtvá s léky za zhruba dva miliony korun, které se jednoduše řečeno vyhodí do koše. Ministerstvo zdravotnictví by místo tohoto návrhu mělo přijít s opatřením, jak zamezit tomuto plýtvání. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, paní poslankyně. Další přihlášenou je paní poslankyně Marková, připraví se pan poslanec Skalický. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Jak již bylo řečeno, cílem návrhu je snížit spoluúčast pacientů na doplatcích na léčivé přípravky částečně hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Jedná se o děti do 18 let a osoby nad 65 let věku. Návrh bude mít dle důvodové zprávy dopad do systému veřejného zdravotního pojištění minus 440 mil. korun ročně. Navíc tlakem VZP, kdy preferování léků bez doplatku na svých pozitivních listech vlastně snižují počet lidí, kteří tohoto limitu dosáhnou. Dochází tak k zdánlivě absurdní situaci, kdy se jedná o plošnou úpravu bez ohledu na příjmovou situaci části pojištěnců, kterých se úprava týká... Paní poslankyně, omlouvám se. Hlouček napravo poprosím, kdyby se rozešel, případně šel ven! Já moc pánům děkuji.

Na druhou stranu ale je třeba znovu zdůraznit, že existují i další sociálně zranitelní, tedy chronicky nemocní, zdravotně postižení, kteří do těchto navrhovaných skupin nespadají. Z tohoto úhlu pohledu je třeba urychleně přijmout další účinná opatření, která povedou až například k úplné bezplatnosti u těch, kteří to doopravdy potřebují. A proto z tohoto důvodu my tento návrh podpoříme. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní poslankyně. Připraví se pan poslanec Hovorka. Prosím. Pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, vzhledem k času velice krátce. Na druhou stranu si myslím, že ten krok opravdu nesahá a nezasahuje do systému používání ochranných limitů, jejich konstrukce, využití, a jsem přesvědčen, že když už se tento zákon takto otevřel, že by bylo vhodné a dobré tyto ochranné limity změnit systémově, což se takto neděje, nikoliv plošně. Nicméně souhlasím. Navrhuji, aby byl zákon postoupen do druhého čtení a v rámci druhého čtení bych si pak dovolil ještě zopakovat a doplnit některé další argumenty.